Děkuji panu poslanci Birkemu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Rád bych tady teď podpořil kolegu Kučeru. Hned vysvětlím proč.